Posledních pár údajů k tomu zákonu a potom samozřejmě jsem připraven odpovídat v případné diskusi. V této chvíli to umožňuje například i Policii České republiky, aby prováděla ty registrace a udělovala dočasnou ochranu, což je pro nás důležité. A musíme si uvědomit, že na území České republiky pobývají zcela legálně i jiní cizinci, jsou tady třeba za prací nebo britským občanům teď ve velkém počtu končí oprávnění pobývat v zemích Evropské unie. Prostě musíme vyřizovat i jinou agendu. Proto je dobře, že nejenom úředníci, ale i policisté mohou udělovat ten institut dočasné ochrany. Myslím si, že z těch základních informací jsem to nejdůležitější zmínil.

Nyní tedy požádám zpravodaje výboru pro bezpečnost, jemuž byl vládní návrh zákon přikázán rozhodnutím předsedkyně, aby jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 170/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro bezpečnost, pan poslanec Pavel Žáček, a informoval nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Děkuji za slovo. Dobrý den. Já vás rád informuji, že na včerejším mimořádném jednání výboru pro bezpečnost jsme projednali tento návrh tak, jak bylo stanoveno, a přijali jsme následující usnesení k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, sněmovní tisk číslo 170.